Ministerstvo spravedlnosti, paní ministryně to tady říkala osobně, říká to Exekutorská komora: je zbytečné, není potřeba, my jsme se dohodli, že se takto budeme chovat, teď není důvod ty mobiliární exekuce provádět. Já neříkám, že se tak neděje ve sto procentech případů exekutorských úřadů, ale minimálně některé velké, a jeden velký sídlící na střední Moravě je toho bohužel naprosto jasným důkazem, tak prostě nečiní. Já bych vám tady mohl teď, a nechci úplně zdržovat, citovat dlouhý příběh starý několik málo dnů: Rodina, střední třída podnikající v cestovním ruchu. Samozřejmě na ně tvrdě dopadla vládní opatření v loňském roce, v roce 2020. Rodina musela úplně přerušit své podnikání.

Rodina se dostala do problémů, protože nebyla schopna plnit veškeré své závazky, které měla. Samozřejmě tady bylo nějaké moratorium. V okamžiku, kdy to moratorium na splátky skončilo, tak se rodina dostala do problémů, protože tam už potom žádná pauza nebyla. Velmi rychle se ozval ČEZ a všechny další instituce a v případě, že tedy nebylo spláceno, tak to prostě skončilo u dotyčného exekutorského úřadu.

A teď bych mohl pokračovat.

Takže pokud tady v tuto chvíli navrhujeme toto moratorium, myslím, že je to v pořádku, je to dokonce června a není možné před tím jakýmkoliv způsobem zavírat oči. Poslední poznámka se týká toho minima, respektive toho čtyřnásobku, který se v návrhu objevuje. Tady musím říct, že jsem trošku zklamán z paní předkladatelky, kolegyně, protože ta dohoda byla původně jiná.

Kolega Nacher se na mě směje, protože to vidíme úplně stejně. Děkuji za pozornost a díky za podporu tohoto návrhu. Děkuji.

Jsou tady ty zákazy, které jsou, takže skutečně ti lidé se dostali do tohoto stavu ne vlastním přičiněním.

Děkuji za to.

Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní navrhovatelko, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem dneska oficiálně omluven, ale vrátil jsem se jenom kvůli tomuto návrhu zákona zpátky do Sněmovny, protože takovou šaškárnu, co tady zažíváme ze strany paní navrhovatelky, jsem už fakt ve Sněmovně dlouho nezažil.

Ten zákon ten měsíc platil, nebo neplatil, přestane platit, nebo začne platit znovu, nebo budou mít občané opravdu pocit, že si z nich děláme legraci? Já nezpochybňuji ani ty další části, i když i ty pokládám za sporné, ale tohle?

Děkuji. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy.